Já jenom odkážu na navržené usnesení, které tady zaznělo, a to ve dvou rovinách. Jednak šlo o zprávu o činnosti a pak šlo o odměnu členům Kontrolní rady Grantové agentury. Myslím, že je nadbytečné, abych tato dvě usnesení znovu tady předčítal.

Proti?

Tímto hlasování končím. Je to hlasování číslo 85, do kterého bylo přihlášeno 163 poslanců. Pro 135. Návrh byl přijat. Teď budeme hlasovat o návrhu číslo dvě a to jsou odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury České republiky. Zahajuji tímto hlasování. Proti?

Tímto hlasování končím. Je to hlasování číslo 86, do kterého je přihlášeno 163 poslanců, z toho 131 pro. Návrh byl přijat. Přerušuji jednání Sněmovny do čtvrtka 19. prosince do 9 hodin ráno.